Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili vašimi identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání náhradní karty.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body, a to z bloku třetích čtení, a to v následujícím pořadí: číslo 89, sněmovní tisk 312, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích;

A dále budeme pokračovat body z bloku Zákonů... Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, jestli se můžeme ztišit.

Děkuji vám.

Mám zde několik přihlášek a s přednostním právem se jako první přihlásil pan předseda Výborný. A ještě jednou velmi prosím, kolegyně a kolegové... kolegyně, kolegové, prosím ještě jednou, prosím o ztišení, abychom všichni slyšeli, aby měl pan předseda prostor a klid na to, aby řekl, co potřebuje. Ještě jednou prosím... Máte slovo, pane předsedo. Děkuji, pane místopředsedo. Dobré ráno, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

A bylo by to tak nejenom pro dnešní den, ale pro celý zbývající jednací týden. Děkuji pěkně. Děkuji, pane předsedo.

Po celý týden, po celý týden.

Další z přihlášených je paní poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.

Máte slovo, paní poslankyně. Dobré ráno, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegové, vážení kolegové. Já před vás předstupuji s žádostí o zařazení nového bodu, který považuji za velmi důležitý, a jeho název zní Informace vlády o prodeji státního majetku.